Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravím vás po obědové pauze a budeme pokračovat v našem jednání. Než dám slovo přihlášenému panu ministrovi Válkovi, přečtu omluvy.

Pokud nehlasujeme, pane poslanče, tak můžeme projednávat.

Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, předstupuji před vás skoro přesně rok potom, co naše vláda získala důvěru. Během posledních dvanácti měsíců se ANO pokouší vyslovit naší vládě nedůvěru už podruhé. po nás ať přijde potopa. Nemohu se proto zbavit dojmu, že svolávání schůzí Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě se řídí jen kalendářem majitele ANO Andreje Babiše a jeho podnikatelskopolitickými zájmy. Asi nikomu nemusím připomínat, že do druhého kola prezidentských voleb zbývají pouhé dva týdny. To mi dovolte drobně okomentovat.

O nic takového Češi nestojí.

Proto v následujících slovech opomenu, proč chce dnes ANO svrhnout vládu, a vezmu to jako příležitost. Příležitost informovat vás o tom, co se nám za poslední rok na ministerstvu podařilo, a nastínit plány Ministerstva zdravotnictví na následující rok. Také uvedu na pravou míru některé mystifikace, které zazněly zde či v mediálním prostoru a nebyly diplomaticky řečeno úplně přesné.

Nyní k samotné činnosti Ministerstva zdravotnictví po třinácti měsících od nástupu této vlády. Téma, které má momentálně nejvyšší prioritu, je řešení nedostatku některých léčivých přípravků. Jde o problém, se kterým se potýká celá Evropa, a rámec tohoto problému nastínil ve svém vystoupení premiér Fiala. Mám pro vás jednu aktuální informaci.

Dovolte mi situaci popsat. Začnu příčinami. Ony tady padly zmínky o příčinách, ale já si to dovolím zopakovat. Zejména v tomto směru dochází i u některých poslanců k jistému zmatení v otázce, co k současné situaci vedlo a jestli s ní Ministerstvo zdravotnictví mohlo snad udělat víc, než momentálně dělá. Celou situaci ovlivňuje kombinace hned několika faktorů.

K tomu se přidaly výrobní problémy. U řady léčiv chybí některé z jejich komponent nebo obalový materiál.

Ale ten nedostatek je v podstatě celosvětový. A samozřejmě nepomohlo ani nedostatečné plánování výrobců. Obvykle svoji produkci plánují s předstihem šesti až osmnácti měsíců, což ale zřejmě všichni zdravotníci v této místnosti vědí.

Ministerstvo zdravotnictví má ze zákona jen velmi omezený prostor k tomu, aby takovým situacím mohlo předcházet. Já jsem naopak hned po svém nástupu začal připravovat novelu zákona o léčivech a je potřeba poděkovat Poslanecké sněmovně, Senátu a koneckonců i prezidentu České republiky, že ji podepsali velmi rychle a schválili velmi rychle , která nám od 1. prosince loňského roku umožnila zajistit mimořádné dodávky léčiv a především stanovit jejich úhradu ze zdravotního pojištění.